Proč s návrhem nepřišla vláda včas, aby mohl být návrh projednání standardně?

Děkuji za pozornost. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, já jsem chtěl říct jednu věc. My jsme tady vždycky, když jsme se bavili o urychlení výstavby nových staveb, našli shodu, a musím říct, že bohužel i naše některé snahy pořád jsou omezovány účelově některými lidmi z řad občanské veřejnosti, viz obchvat Jaroměře.

Příští Sněmovna se tomu bude muset věnovat a podle mě intenzivněji než my. To je potřeba říct, protože skutečně představy byly nějaké, ale ta realita je zase jiná.

Věřím, že v Senátu nakonec také zvítězí zdravý rozum, i když oni tam trošku se víc zabývají tou podstatou těch zákonů, zákonností, porovnáním s různými právy. Je to jejich úkol, nicméně já se domnívám, že i senátoři žijí v různých oblastech naší republiky a vidí, že naši lidé stavby prostě potřebují dotáhnout do konce, že nakonec zvítězí zdravý selský rozum a že se nám to podaří. Prosím, schvalme to ve zrychleném čtení. Nyní se ještě přihlásil do diskuse poslanec Martin Kolovratník. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne.

Nic víc, nic míň.

On tam jezdí, snaží se jednat, snaží se tu dohodu najít, ale zkrátka odpůrci jsou takoví, jací jsou, a opět zneužívají to složité, komplikované nastavení naší legislativy. Dneska zkrátka tady chceme pomoci dvěma stavbám, posledním z toho seznamu deseti, a já tedy prosím, abyste se přiklonili k tomu našemu návrhu a dali šanci je dokončit. Děkuji moc. Přečtu omluvu.

Takže skutečně si toho velmi vážím, té debaty, a prosím o podporu toho návrhu. Žádnou další přihlášku už do rozpravy nemám, takže končím obecnou rozpravu.